Já vím, že mně řeknete, že nejsem normální.

Moji následovníci jsou tři ministři, mají šest politických náměstků a tu práci nedělají lépe. Já neříkám, že to jsou všechno špatní lidé, mnoho z nich znám a považuji některé z nich za slušné lidi.

Nic se nestalo. Paní ministryně pro vědu já jí vůbec nezávidím tu současnou pozici.

Ona je sice ministryně, ale fakticky ji pan ministr Stanjura bere tak na úrovni možná vrchního ředitele svého rezortu.

No, má pravdu paní ministryně.

To je fakt docela pikantní poté, co jsme skončili naše úřadování v rámci Evropské unie. Tak kdyby čestně (?) tedy pan Bek skončil a šel třeba na ministra školství, chápu, to je vaše rozhodnutí, a řekne se, tak tady zavřeme ten jeden úřad. Podle mě to je zbytečné, ale dobře, tak připusťme, že by se to dalo asi zdůvodnit.

To je fakt. Vždyť si to snad uvědomujeme.

Takže já vám přeju hodně štěstí, všem těm, kteří uvažujete o tom vstoupit do politiky.

Spousta jich tady sedí v poslaneckých lavicích.

Protože oni u toho jsou, nepochybně, a ovlivňují to, to je pravda. Prakticky každý. Proto tady jsme.

Limitně se blížíme do situace, kdy země, které jsou na tom hůře, už nejsou prakticky žádné. Skoro za všechno.

Co zde diskutujeme dneska?

Všechno může být ještě jinak.

Musíte být aktivní ve svých oborových organizacích, v odborech.